Současně jsem věděl, že ta nabídka tedy zůstala v soutěži, byla lepší než ta vyloučená. Tudíž jsem využil té možnosti, o které píše i pan ministr v odpovědi, toho přímého zadání.

Do té doby, než jsme soutěžili, vykazovaly České dráhy ztrátu na jeden kilometr v nějaké částce. V okamžiku, když jsme vypsali soutěž, do které se České dráhy nepřihlásily, tak rok poté zázračným způsobem na této trati klesly náklady, resp. ztráta pro České dráhy, zhruba na polovinu. Budu vycházet z toho, že to jsou korektní údaje, že zvýšeným úsilím a větší efektivitou se to povedlo. Takže kdybychom to aplikovali na všech tratích a zhruba by to padlo na polovinu, tak ušetřené částky pro státní rozpočet jsou v řádu miliard.

Požádal jsem o některé údaje k hospodaření Českých drah a pan ministr mi odpověděl: Napsal jsem Českým dráhám a České dráhy mi napsaly, že je to jejich obchodní tajemství, že nic neřeknou ministrovi a ministerstvu, a tím pádem ministr a ministerstvo nemohou odpovědět poslanci Parlamentu.

Kdo je vlastník Českých drah? Kdo je členem řídicího výboru Českých drah? Která ministerstva tam poslala kolik lidí? Kdo je členem Dozorčí rady Českých drah?

A s tím se mám spokojit. Já tomu vůbec nerozumím.